Návrh není dobrý.

Pokud to kraje chtějí, tak mohou i dneska, když si to vysoutěží, respektive krajské firmy, ale mohou.

Nic tomu nebrání. Mám stoprocentně pravdu. Tady je to ale jinak. To je ten rozdíl.

Omlouvám se. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kořenek. Děkuji, pane předsedající. Nevím, jestli úplně všechno dobře chápu, ale vidím tento návrh v kontextu memoranda, které uzavřelo Ministerstvo dopravy a hejtmani, kde se mluví o zimní a běžné údržbě silnic první třídy. Já vám řeknu jeden z mnoha příkladů.

A tento návrh se tento stav snaží nějakým způsobem odstranit. Připadá mi to logické. Všichni tvrdíme, jak chceme šetřit státní prostředky, jak chceme šetřit peníze, ale děláme pravý opak. Děkuji.

Pro pana poslance Kořenka vaším prostřednictvím. I kdybychom návrh zákona schválili, tak to neřeší vaše technické služby. Neřeší. Já jsem o tom mluvil. My jsme si v těch městech s tím museli poradit.

A to je všechno. Dá se to prostě soutěžit a to je celé. Tak to prostě není. To není fikce, to není úvaha, to není teorie. A tvrdá čísla má Ministerstvo dopravy a může přesně říct, jak to bylo. Jim se to prostě nelíbí, logicky hájí práci pro své firmy.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo. Děkuji za slovo. Jenom malou poznámku k jedné věci. Spojila se tady letní a zimní údržba silnic prvních tříd s kapacitami a možnostmi oprav a údržby silnic druhých a třetích tříd. Já si myslím, že jsou to dvě zcela specifické oblasti, a neznám mnoho krajů, které mají vlastní výrobní kapacity na to, aby opravovaly a udržovaly silnice druhých a třetích tříd. To jsou výjimečně dva kraje v celé České republice. To ostatní, pokud dělaly, dělaly dodavatelsky právě pro stát. Já si myslím, že touto novelou zákona umožňujeme vyjmout z celé správy pouze jednu část, která má sloužit k tomu, o čem tady mluvil pan kolega Kořenek, aby se efektivně spojila letní a zimní údržba, aby nebyla narušována tím, že se na tom podílí více subjektů a trpí nakonec uživatel. Děkuji za pozornost. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji panu poslanci Šidlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem ten pamětník, který si velmi dobře vzpomíná, jak to bylo, když se převáděly správy a údržby silnic na jednotlivé kraje.

A světe, div se, dlouhodobě prokazatelně má Středočeský kraj i na jedničkách, kde jsme soutěžili ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, které se staralo o svoje komunikace, nejlevnější náklady na správu a údržbu komunikací v celé České republice. To je dávka, kterou se nemůže pochlubit žádný jiný kraj v České republice.

V podstatě jsou to jakési správní instituce, které samy nevykonávají činnost, protože se v průběhu času prokazatelně ukázalo, že to je naprosto neefektivní.

A to rozhodně, a o tom jsem hluboce přesvědčený a mohu k tomu doložit čísla, není, když bude mít stát, potažmo kraj svoji firmu, vždycky se ukáže efektivnější, jestliže se začne soutěžit. A to si nemyslím, že je dobře.